jste zrušili § 19 a § 20 tam necháváte, protože jste si sakra vědomi, že tady je transpozice směrnice, která vám jednoznačně říká, že musí dodavatelé pohonných hmot každoročně snížit emise skleníkových plynů o 6 %, a nemají jinou možnost, než že budou přimíchávat. Takže ve své podstatě jste nic pro ně neudělali. Zareaguje pan ministr Stanjura. Takže můžete křičet, paní poslankyně, ale nijak to vážnost toho argumentu nezvyšuje. Tak co udělali naši kolegové v Polsku?

Druhý krok, který udělali naši kolegové v Polsku, co se týče pohonných hmot snížili spotřební daň na naftu na evropsky zákonné minimum, což je obsahem tohoto návrhu zákona, takže udělali stejně jako my. Ale ve světě paní poslankyně Poláci udělali všechno a my nic. Děkuji za pozornost. Další faktická poznámka, paní poslankyně Peštová. Ne, pardon.

Děkuji.

Já bych jenom chtěla zareagovat. Ano, říkáte, hlas argumenty nějakým způsobem nezesílí, ale to, co jsem se snažila říct, si myslím, že jste velice a bravurně pochopil. To znamená, že pro dopravce jste neudělal nic.

Oni přijdou o své klienty jenom díky tomu, že se to přesune buď do Polska nebo do Maďarska.

Je hrozná škoda, že s těmi dopravci ve skutečnosti téměř nemluvíte, protože když byste s nimi mluvila, prostřednictvím pana předsedajícího, tak byste od nich slyšela i konkrétní odezvu na to, co vláda udělala. Takže v žádném případě není pravda, že nic. Ty konkrétní kroky mnoha lidem, mnoha dopravcům významně zjednodušily situaci v tom naléhavém okamžiku.

Tady v tom směru byla česká vláda nepochybně úspěšnější. A nebudu znovu opakovat anebo víte co, já to raději zopakuju, aby to jasně zaznělo proti tomu vašemu nepravdivému nic: konkrétní odklady splátek DPH, odklady splátek silniční daně, jednání už v Bruselu i o tom, abychom dokázali pomoci dopravcům s vozidly nad 12 tun. Další návrhy, které jsou tady ve Sněmovně zpracované a za chvíli o nich můžeme hlasovat. Tak to jsou ty konkrétní věci, které ta vláda udělala, a to už nikdo neodepíše, i když budete čtyřikrát opakovat, že nic. Děkuji. A nakonec ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Peštové.

V každém případě to, co říkáte, není pravda. Právě proto, že mi tu zpětnou vazbu dávají, tak to téma tady zvedám.

Tak tady bylo i jedno vyznání, které vedlo k další faktické poznámce.

Tak vážně. To byla poslední faktická poznámka a vrátíme se do obecné rozpravy.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Samozřejmě vítám, že se vláda, byť pozdě, snaží pomoci a snižuje spotřební daň na paliva o korunu padesát, ale na nějaké čtyři měsíce. No nevím, jestli to je hlavní problém občanů České republiky. Dovolte mi tedy, abych vyjmenoval alespoň některé problémy českých občanů, protože mám dojem, že vláda o problémech obyčejných lidí této republiky nemá nejmenší tušení.

I její pokles má být později a pomalejší, než se dosud čekalo. Co udělala v této věci vláda České republiky pro své občany? Druhým problémem je čím dál větší nedostupnost bydlení, neboť vláda odmítla řešit prudký nárůst úrokových sazeb a s tím spojené drastické zdražení hypotečních splátek. Pořízení vlastního bydlení je nyní nedostupné již pro většinu obyvatel České republiky.

Rád bych k tomu podotkl, že v lednu vzrostl počet nově zahájených exekucí ve srovnání se situací před půl rokem o téměř 40 %, a to je zřejmě bohužel pouze začátek.